Takže pokud bych to měla shrnout, řešení velmi složitého problému vyloučených lokalit má být komplexní.

Považujeme ho za protiústavní a máme obavu, že se obrátí proti úředníkům na úřadech práce.

Další věc, která asi nebude populární ale myslím si, že by řešení problému pomohlo také to, kdyby se začalo zveřejňovat, a na to je potřeba změna zákona, kdo skutečně profituje z obchodu s chudobou, kdo jsou skutečně ti, kteří profitují zejména na dávkách na bydlení, a to ve velkém měřítku. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já si myslím, že ty argumenty stojí za zvážení. Já si dovolím vás seznámit s jeho dopisem, který adresoval členům výboru pro sociální politiku a také zástupcům vlády.